Za sebe a věřím, že i za své kolegy z ANO, říkám, že vítáme debatu. Dejme usnesení, která budeme diskutovat. Ale nezlobte se na mě, a nechci tím utíkat od problémů, které vidíte u Andreje Babiše a které byste chtěli vyřešit, ale myslím si, že toto je hon na jednoho obětního beránka. Na jednoho člověka, abychom možná zakryli velkou spoustu problémů jiných a dalších. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. A váš příspěvek vyvolal několik reakcí ve formě faktických poznámek. Připraví se pan poslanec Marek Benda. Děkuji za slovo. Pan poslanec Kolovratník byl dnes kolikátý, který mluví o nelegálně pořízených odposleších. Jestliže probíhá například nějaké vyšetřování, tak to naprosto klidně mohly být legální odposlechy. Nevíme to. Úplně stejně mohl někdo jiný z nějakých státních orgánů, to bohužel stejně protiprávně, odnést někam jinam. Podle mě nemá a mít nemůže. Pokud jde...

A to nejhorší, a to opravdu je závažná věc, jedna z těch věcí byla kauza Beretta.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda.

Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 4. Přihlášeno 107 poslanců, pro 65, proti 20. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. Tak, paní poslankyně Němcová se hlásí do diskuze s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Já chci v krátkosti reagovat na to, co zde řekl pan kolega Kolovratník.

Nevím, jestli jste zde byl, pane kolego prostřednictvím pana řídícího schůze, zda jste zde byl v úvodu našeho dnešního jednání, kdy váš, tedy za vaše hnutí nominovaný ministr spravedlnosti nám tady blazeovaně odvyprávěl pohádku o tom tak možná jste už odposloucháváni teď, možná budete zítra. Byl jste tak akční a vystoupil jste na tato slova?

Já vám děkuji paní poslankyně, i za dodržení časového limitu. A nyní s řádnou přihláškou do diskuze pan poslanec Svoboda a připraví se pan poslanec Adamec. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Skutečně takových ideálních, že si až někdy připadám hloupý, že jsem to udělal. Dostával jsem denně okolo třiceti výhrůžných telefonátů.

Protože aby se toto nějak vyřešilo, tak jsem musel podepsat policii, že se nechám od ní odposlouchávat, a měl jsem odposlech i v posteli. Takže mně nemůže nikdo vyprávět o tom, co to je odposlouchávat nebo ne.

My nejednáme vůbec o tom, jestli je někdo bohatý, kdo šel do politiky. My jednáme o tom, jestli to své politické místo nezneužívá k něčemu a jestli nevyužívá svých prostředků a možností k tomu, aby politiku změnil. Aby ji změnil k svému obrazu, podle svého přání, a možná aby ji změnil proto, že to pro něj bude výhodné. Já vůbec neříkám, že někdo, kdo vlastní prostředky, nemůže být poslanec.